Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa glasovanjem. Na redu je sada Prijedlog da se za potpredsjednika Hrvatskog sabora izabere zastupnik Miroslav Škoro. Molim glasujmo.

budući da vas ima dosta odite u malu vijećnicu da bude epidemiološki dobro.